Dostala jsem nějaké emaily, že nepodporujeme terénní a domácí péči tím, že jsme srovnali příspěvek na péči do pobytových služeb.

Někdy, říkám někdy. Takže jsem za to ráda. Dnes bychom měli schvalovat druhou část tohoto zákona poslaneckou iniciativou. Ráda bych představila, co jsme tam navrhli.

Prvním návrhem je vypuštění automatického valorizačního mechanismu maximálních úhrad.

Návrh na zavedení automatické valorizace těchto úhrad byl zejména reakcí na absenci zvyšování maximální úrovně úhrad od roku 2014.

Kdo se zabývá sociální politikou, určitě ví, že jak my, poslanci usnesením, tak my na výboru pro sociální politiku, tak i, tak i... výzvou pana premiéra byl několikrát apel na paní ministryni, aby tuto vyhlášku 505 změnila. Bohužel se tak nestalo. Dále je v tomto návrhu neformální pečující.

Dalším bodem, který je zde, je spojení pečovatelské a osobní asistence.

Někteří poskytovatelé s tím nesouhlasí.

Takže opravdu v důvodové zprávě je to na dvě a půl stránky A4, nebudu to tu číst.

domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Jedním z dalších cílů tohoto opatření je snížení administrativní zátěže, neboť nyní jsou třeba dvě registrace, po změně bude na oba druhy domovů dostačující jenom jedna.